Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh pana místopředsedy Havlíčka, navrhuje nový bod Protizákonné omezování důchodců. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Ta navrhuje nový bod s názvem Zabezpečení zdravotní péče o seniory v České republice. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ta navrhuje nový bod Zneužívání legislativního stavu nouze.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Nejprve budeme hlasovat jako druhý bod dnes. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Další návrh je od paní poslankyně Heleny Válkové. Ta chce zařadit nový bod Nenaplnění podmínek stavu legislativní nouze pro vyhlášení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Další návrh je od paní poslankyně Jany Pastuchové. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?